Čili já jsem si bez nějakých velkých problémů vyžádala...

Rozptyl cenových nabídek byl poměrně značný. Zadavatel pro účely stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky eliminoval nabídky, které jsou pro něj finančně nepřijatelné, a současně eliminoval nabídky, které nesplňují zadavatelem požadované parametry.

za tři roky poskytované služby. Je nutné zdůraznit, že se zde jedná pouze o předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, nikoliv o cenu za budoucí plnění předmětu smlouvy, a výsledná cena se může výrazným způsobem odchylovat. Takže toto jsme měli k dispozici na užší poradě vedení.

Dneska odpoledne jsem dostala od Probační a mediační služby dokument, protože jsem předpokládala toto jednání, který má název Průzkum trhu, poskytnutí služby elektronického kontrolního systému domácího vězení. Není to žádná smlouva ani dohoda. Je to pouze jedno ustanovení v preambuli tohoto průzkumu, které říká, že s veškerými informacemi a dokumenty bude nakládáno jako s informacemi důvěrnými, pokud dodavatel neuvede u konkrétního dokumentu jinak, a zadavatel využije takto získané důvěrné informace pouze pro přípravu související veřejné zakázky, pro přípravu v rámci příslušné pracovní skupiny a tyto důvěrné informace žádným způsobem nezpřístupní dalším osobám. Zde byla podepsána navíc určitá doložka pardon, ne doložka, ale je to náramky, seznam osob, které byly osobami, které byly jmenovány jako členové té pracovní skupiny, kde tím podpisem na prezenční listině účastníci potvrzují, že byli seznámeni s povinností mlčenlivosti týkající se výsledků prezentovaného průzkumu trhu.

Zvedla jsem telefon a zavolala jsem paní ředitelce Probační a mediační služby a řekla jsem jí, že jsem neobdržela tyto informace, ona byla totiž v kopii stejně jako první náměstek Pelikán, a že přesto trvám na tom, aby mi ty informace byly zpřístupněny, a že musíme najít způsob, kterým mně zpřístupněny budou.